Co nám dává trvalý pobyt.

Kam si chodíte přebírat korespondenci? Nechodíme. Takže to je věc z praxe, která je běžná. Další problém, který jakoby z toho vyplývá, je, že by lidé vlastníci objektů neměli přehled o tom, co se jakoby v tom domě děje. Jak říkala paní poslankyně Válková. Navíc podle odst. 8 mají možnost si vyžádat výpis, které osoby se v kterém objektu zdržují.

Takže za mě a za klub ANO bohužel nebudeme hlasovat pro tuto novelu. Já děkuji.

V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, tedy obecnou rozpravu končím.

Všichni tedy víme, budeme hlasovat o zamítnutí předložené novely.

Zdrželi se? Já děkuji. Návrh byl zamítnut. Tedy jsme nezamítli. Děkuji. Tedy jsme návrh nezamítli a budeme pokračovat.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Takže přistoupíme k hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Usnesení bylo přijato.

Posuneme se dál. Organizační výbor nenavrhl tento návrh dalšímu výboru.

Prosím, pane ministře.

Už nevidím. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Usnesení bylo přijato. Takže jsme návrh přikázali k projednání i dalšímu výboru. Pokud vím, tak nezazněly návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty. Tím by měl být tento bod ukončen.